Místo u stolku zpravodajů už zaujal místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy Karel Havlíček a zpravodaj garančního výboru, kterým je hospodářský výbor, pan poslanec Petr Dolínek.

Pan navrhovatel má zájem o vystoupení před otevřením rozpravy ve třetím čtení. Vážený pane předsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, tento zákon, takzvaný dukovanský zákon, ale je lepší jej nazývat přesněji, protože jasně směřuje Českou republiku k nízkouhlíkové energetice, se dostává do třetího čtení, přičemž předkládám zákon s doporučením hospodářského výboru přijmout jeden pozměňovací návrh, a to návrh týkající se posunutí nabytí účinnosti na 1. březen takto to bylo a vzhledem ke stavu projednávání navrhuji tento termín posunout, a to na 1. květen. U jednoho pozměňovacího návrhu nebylo přijato stanovisko.

Tento zákon vláda schválila již v červenci 2020, a to v návaznosti na projednání principu zákona a důležité říct široké, takřka jednohlasné podpory na stálém výboru pro výstavbu nových jaderných zdrojů nikdo tehdy nebyl proti kde mají svého člena všechny politické strany, které jsou zastoupeny v této Sněmovně.

Tento zákon řeší ekonomickofinanční zajištění nových jaderných zdrojů, princip výkupu elektřiny, a to nejenom z nových bloků v Dukovanech. Jsem velmi rád a vážím si toho, že toto stanovisko v jasné většině sdílí i členové hospodářského výboru, který dotčené pozměňovací návrhy odmítl, a to převážnou většinou.

Konkrétně byla mimo jiné svolána i schůzka předsedů všech politických stran. Důvodem předložení zákona je, jak už jsem zmínil, vyřešit případné tržní selhání v případě výstavby nových jaderných bloků, které jasně identifikovala Evropská komise.

Dnes nás to stojí 47 miliard korun ročně.